Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh zamítnout předložený návrh v prvém čtení.

Kdo je proti? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 201. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru? Proti? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 202, do kterého je přihlášeno 133 přítomných. Konstatuji že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Táži se, zda má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání. Není tomu tak. Takže vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu.